Takže to říkám už dneska, abych z toho obviňován nebyl a pan předseda výboru, případně pan předseda poslaneckého klubu sociální demokracie měli čas to změnit.

Děkuji.

Výbor pro bezpečnost je řádně svolán řádnou pozvánkou na příští pátek ve výborovém týdnu. Je mi líto, že paní poslankyně Černochová odlétá do Japonska. Nicméně kvůli tomu nebudeme měnit tento řádný termín a projednáme za účasti pana premiéra. Je to skutečně po domluvě s panem premiérem, sladěno s jeho časovými dispozicemi bod Informace o kandidátovi na nového ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů. Tolik na vysvětlenou. S přednostním právem předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Je to nefér a nekorektní. Je to tak? Říkají mi to členové bezpečnostního výboru. Tak já klidně odejdu, nechám přednostní právo Janě Černochové, aby měla šanci se bránit, ale osobní útoky si odpusťte.

A věřím, že se mé kolegyni omluvíte a zdůrazníte, že tam jede služebně s ministrem obrany a nejede na žádný výlet do Japonska, jak jste tady tak opravdu podivně naznačoval. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, já jsem tuto debatu nevyprovokoval a omlouvám se za zdržování. Nicméně to, že jede paní poslankyně Černochová na výlet, řekl pan předseda Stanjura. To jsem opravdu neřekl já. Takže to si musí vyřešit kolegové v klubu ODS. To za prvé. Za druhé, výbor byl řádně svolán pozvánkou a kolegové z výboru si jistě pamatují, že jsem je informoval o tom, že nás očekává bod, který budeme muset ze zákona projednat, Informaci předsedy vlády o jmenování nového ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů, a že k tomu bude svoláno jednání výboru okamžitě, jakmile to nastane. Na jednání výboru jste tuto informaci kvitovali s povděkem a vzhledem k tomu, že původně uvažovaný termín ve středu pro jednání výboru pro bezpečnost, který se kryje s jednáním výboru pro obranu, což vám také nevyhovovalo logicky, když jsme někteří členové obou výborů. Na středeční jednání nebyl žádný bod, který bychom mohli projednat, takže toto řádné jednání bylo svoláno na pátek s jediným bodem. A přiznávám, tak jak říkal pan předseda Stanjura, že je to po konzultaci s panem premiérem s ohledem na jeho časové možnosti. To je celá záležitost. Chtěli jsme, aby toto jednání s výborem pro bezpečnost proběhlo před jednáním vlády, abychom informaci, kdo je navrhován za nového ředitele Generální inspekce, měli dříve, než to bude projednáno na vládě. Takže abychom mohli změnit tuto zvyklost, protože jednání vlády je v pondělí, musel se výbor sejít nejpozději v pátek, což je ve výborovém týdnu, a myslím, že už není třeba dále vysvětlovat. Pokud jsem se nějak dotkl kolegyně Černochové, což by rozhodně nebylo mým úmyslem, tak se předem omlouvám, i když jsem neřekl nic z toho, co mi pan poslanec Stanjura klade za vinu. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Romanu Váňovi jako místopředsedovi klubu sociální demokracie a uvažuji o tom, že po příspěvku paní kolegyně Černochové, která vystupuje jako místopředsedkyně klubu ODS, přeruším schůzi na poradu předsedů klubů, protože jsme svědky zneužití jednacího řádu. Oba předsedové klubů jsou přítomni. Odešli do předsálí, aby si tady mohli vyřizovat místopředsedové klubů své vnitřní záležitosti. Odmítám takové zneužívání jednacího řádu. Říkám to zcela jasně před celou Sněmovnou. Děkuji, pane místopředsedo.

Takže pan Váňa mě tady obviňuje z něčeho, co není pravda.

A to, co tady řekl pan Váňa, je lež. Jestli vás zajímá, co včera schválil organizační výbor za cestu do Japonska, tak vám to osvětlím. Po jednání vlády zítra, někdy v devatenáct, možná dvacet hodin, s panem ministrem obrany sedneme do letadla.

Věnce klademe v pátek a v pátek odlétáme do Prahy. Takže to je prosím ten úžasný výlet, jak to tady pan Váňa řekl! Strávit patnáct hodin v letadle tam a zpátky a jeden den na položení věnců tam. A skutečně mě velice uráží to, jakým způsobem se ČSSD staví k výběru tak důležitého ředitele bezpečnostních sborů, jako je Generální inspekce bezpečnostních sborů. Bohužel už se tady stalo zvykem a tradicí, že tyto věci si mezi sebou nekomunikuje ani vládní koalice, protože z toho termínu jednání výboru pátečního, z toho byli překvapeni i místopředsedové výboru pro bezpečnost. Ani těm se předseda výboru pro bezpečnosti pan Váňa neuráčil říct, že bude svolán nějaký výbor. Jestli tohle vám přijde normální?

Byl daný a byl daný na středu na 9. hodinu.